Zakládá se tak institucionální duplicita dozoru nad hazardními hrami. Tato samotná skutečnost by však byla jistě ku prospěchu a zajistila by vyšší míru dodržování právní úpravy. Výše uvedený nedostatek právní úpravy je ale založen prakticky shodným institucionálním vymezením povolujících orgánů a orgánů státního dozoru.

Tedy povolující orgány. Aby nedošlo k omylu, to jsou orgány, které vydávají povolení.

Tak to jsou ty povolující. A teď ty orgány státního dozoru.

Pak jsou to místně příslušné finanční úřady a finanční úřady, v jejichž územním obvodu se nacházejí jednotlivé provozovny v případech, kdy povolení k provozování hazardních her vydává ministerstvo.

Totéž platí i pro město Brno a totéž platí i pro město Ostravu, kdy státní dozor vykonává Finanční úřad Brno 1 resp. Finanční úřad Ostrava 1. Fakultativně pak mohou státní dozor nad provozováním výherních hracích přístrojů, k jejichž provozu vydal povolení obecní nebo krajský úřad, vykonávat místně příslušné finanční úřady a finanční úřady, v jejichž územním obvodu se nacházejí jednotlivé provozovny. Jak je patrné z výše uvedených výčtů, povolující orgány a orgány státního dozoru jsou institucionálně shodnými správními orgány s výjimkou orgánů státního dozoru v podobě finančních úřadů.

Vykonává co? Vykonává státní správu. Jaké jsou prameny právní úpravy herní problematiky v České republice. Možná vás to překvapí, projednáváme novelu loterijního zákona, ale musíme si být vědomi, že je to problematika, která se prolíná do celé řady jiných právních předpisů, a musíme je být schopni chápat komplexně a být si vědomi všech souvislostí, což ve vší úctě, když se dívám na pana předkladatele, nejsem si jist, zda učinil. Proto pokládám za nezbytné v diskusi zdůraznit, že herní problematiku v České republice upravují předpisy zákonné i podzákonné úrovně ve smyslu zákonů, vyhlášek ministerstev a obecně závazných vyhlášek obcí.